Jak je tedy možné, že se nám v kapitole objevuje 50 miliard, které nemáme podložené ničím? My bychom museli změnit národní legislativu, kterou nejsme schopni změnit. My bychom to museli mít domluvené na Evropské komisi.

Děkuji za dodržení času. Jako další je přihlášen pan poslanec Kolovratník, a než mu udělím slovo, dovolím si avizovat informaci, že na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů bude přestávka vyhlášena hned po volbách, které jsou zařazeny na 13. hodinu, do 14.30. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové. Dopoledne jsem to avizoval ve faktické poznámce, teď ve svém vystoupení se detailněji postavím a rozeberu to, co vidíme kriticky a kde navrhujeme i určitou nápravu ve vztahu velkého státního rozpočtu k rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.